Z výše uvedených důvodů, které jsem opravdu velmi zkrátila, protože o poplatcích se tady v této Poslanecké sněmovně hovořilo už velmi mnoho, si dovoluji vás požádat o případnou podporu té první části nebo druhé části mého pozměňovacího návrhu.

Já děkuji paní poslankyni. Mám zde přihlášku s přednostním právem pana zpravodaje. S první prosím k mikrofonu pana poslance Kostřicu a poté prosím, aby se připravil pan poslanec Kasal. Děkuji za slovo, paní předsedající.

To jsou všecko skutečná fakta.

Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kasala. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já mám jenom krátkou poznámku k vystoupení kolegyně Soni Markové, které si vážím, ale musím jenom poznamenat jednu věc. Bylo tady zmíněno, že to nepřineslo žádné peníze, ty poplatky. Chtěl bych jenom říci, že pro Pardubický kraj za rok pro pět nemocnic to bylo 50 milionů korun.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Ne jednotlivým nemocnicím nebo lékařům, protože zdravotnický poplatek, jak víme, explicitně není v zákoně napsáno, že se vrací do systému veřejného zdravotního pojištění, ale zůstává těm, kteří tento poplatek vyberou. Takže to je trošku rozdíl. Já neříkám, že to peníze nepřineslo, ale nepřineslo to peníze do systému veřejného zdravotního pojištění. Děkuji paní poslankyni a nyní již s přednostním právem pan zpravodaj.

Je to poprvé, ale ten důvod je naprosto zásadní. Já jsem zde předložil zprávu o jednání zdravotního výboru a cítím jako svoji povinnost říci i svoji osobní zprávu a říci stanovisko klubu ODS tak, abych odpověděl i na to, že se všichni mají podívat, jak ve svých volebních programech co říkali.

To bylo zdarma. A ta péče o ženy se výrazným způsobem přesunula k preventivním vyšetřením, protože než by tam šly o měsíc dříve jen tak proto, že mají nějakou neurčitou potíž, tak šly na preventivní vyšetření, kde byla dokonale provedena celá škála těch vyšetření, která je potřebná.

Z tohoto pohledu, a mohl bych říkat celou řadu dalších zdůvodnění, proč ty poplatky byly smysluplné, musím konstatovat, že naše stanovisko o tom, že zrušení regulačních poplatků je chybné, že ho bude zdravotnictví jednou litovat, tak jako už litoval pan ministr financí, že zrušil poplatky v nemocnicích, že to byla chyba. Musím konstatovat, že klub ODS tuto variantu zákona nepodpoří. Děkuji panu poslanci. A ještě tady mám faktickou paní poslankyně Markové. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já bych chtěla na svého předřečníka podotknout, že skutečně z pohledu ODS byly poplatky smysluplné, protože měly naučit pacienty, že za péči, která je běžnou službou, nikoliv péčí, ale službou, se musí platit, že to je běžné zboží, za které musí platit. A ten, kdo ty peníze prostě nebude mít, tak má smůlu. Ano z pohledu ODS, která zavedla zdravotnické poplatky, to bylo velmi smysluplné. Děkuji. A nyní prosím již řádně přihlášeného do rozpravy pana poslance Hegera. Prosím, aby se připravil pan poslanec Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já musím na úvod konstatovat, že je přece jenom jedna jediná věc, kde souhlasím s paní poslankyní Markovou. O regulačních poplatcích bylo v této Sněmovně řečeno již příliš mnoho. Já to nebudu rozšiřovat, já jsem jenom chtěl zmínit a připomenout, že klub TOP 09 a STAN byl vždy pro zachování regulačních poplatků. Řekli jsme také, že respektujeme volební program sociální demokracie, který dlouhodobě deklaroval toto zrušení, které je zde nyní prezentováno v té vládní části zákona, a že ho akceptujeme jako věc, která je legitimní, byť si o ní myslíme, že je chybná. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které byly předloženy ve dvou variantách ze strany paní poslankyně Markové, tak s těmi samozřejmě náš klub také souhlasit nebude, protože se domníváme, že jestli někde ten regulační efekt byl zcela mimořádný, tak to bylo právě v té oblasti, kterou KSČM chce úplně zrušit. To je vše.